Také to paní ministryně zdůraznila. Udělali s tím zhruba před dvěma lety.

Porušujeme standardy a v řadě případů jsou na celách třeba umístěni odsouzení po osmi, deseti, dvanácti. To jistě bude paní ministryně řešit, aspoň jsme se o tom bavili nedávno.

Já vás s tím nebudu unavovat. Myslím si, že je velice dobře zpracovaná Ministerstvem spravedlnosti důvodová zpráva, která to jasně říká. Ukládá se zjišťovat soudům i majetkové a osobní poměry pachatele tak, aby na to nedoplatily například nezletilé děti. Pak se zavádí obligatorní předchozí souhlas orgánu činného v trestním řízení pro případ, kdy je prováděn výkon rozhodnutí vůči zajištěnému majetku. Čili se pamatuje i na exekuční nebo insolvenční řízení. Promítá se to logicky, tyto změny, i do zákona o soudních věcech mládeže. A když už se novelizuje, tak se novelizují i související předpisy.

Konečně poslední věc, že se nově zavádí možnost uzavírat dohody o sdílení majetkových hodnot cizím státem v případech, kdy cizí stát významným způsobem, zpravidla při poskytnutí rozsáhlé právní pomoci, přispívá v trestním řízení k zajištění majetku, který se stal předmětem konfiskace. To jsme zatím nemohli.

Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí z místa pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, chtěl bych ministerstvu za tento návrh velmi poděkovat.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. V tomto případě organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Nemá. Budeme hlasovat o tom, že předložený návrh přikážeme k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme schválili, to znamená, že garančním výborem bude ústavněprávní výbor.

Takže konstatuji, že tímto návrhem se bude zabývat ústavněprávní výbor jako výbor garanční, a končím prvé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni a paní zpravodajce.